Děkuji.

Děkuji, paní předsedající.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já připojil.

Nyní tedy budeme hlasovat o všech návrzích, tak jestli souhlasíte jak byly načteny. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, odhlásím vás tedy.

Mezitím, jestli dovolíte, přečtu omluvy. Benda Marek celý jednací den, osobní důvody; Vondrák Ivo celý jednací den, rodinné důvody;

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 31, přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 3, proti 105. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 32, přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 75. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání.

Prvním je pan předseda Radim Fiala, druhý je paní předsedkyně Schillerová a poté pan předseda Andrej Babiš.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím reagovat na slova pana ministra. On to tady opakuje velmi často a zmiňuje se tady, jak významně narostly důchody za poslední rok a půl.

Takže abychom si udělali jasno, důchody sice rostly, ale stejně nejsou schopny pokrýt růst cen základních potřeb, a tím pádem u seniorů životní úroveň klesá. Já jsem jenom tento týden měla schůzku s několika seniory, kteří si požádali o důchod byl to tedy důchod invalidní a byl jim vypočítán někde mezi třinácti až čtrnácti tisíci. Takže i taková výše důchodů v České republice je a skutečně asi si nemusíme říkat, jestli je možné z takového důchodu vyžít a zaplatit jenom základní potřeby. Navíc, pane ministře, stále zmiňujete ty pozitivní změny, které připravujete, třeba změna pro pečující, kde já jsem všemi deseti pro, ale jsou to pořád zatím jenom slova, nic jsme z toho neviděli. Vše, co zatím jsme projednávali, to všechno bude mít pouze negativní dopad na seniory. Děkuji.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ve své faktické poznámce chtěl jenom navázat na svého kolegu Romana Kubíčka, který tady hovořil o důchodcích a o tom, že se nesetkal, tedy reálně, s žádným důchodcem, který by byl se současnou situaci spokojen. Vážený pane ministře, vy jako vláda, vaše vláda místo toho, abyste například zlepšili a zprůhlednili výběr daní, tak jak už tady bylo řečeno při daňovém balíčku, třeba z výběru DPH z EET a tak dále, si v dnešní době berete peníze od té nejzranitelnější skupiny lidí, kterými jsou naši důchodci. Za námi chodí, konkrétně můžu říct, za mnou chodí do kanceláře poslanecké důchodci, píší a stěžují si na stávající situaci, na tíživou ekonomickou situaci, do které se dostávají a teprve se dostávat budou.

Je naprosto jasné, že tito lidé nebudou chodit za vámi, kteří jste v podstatě strůjci této situace.